Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ještě jednou vás poprosím o klid v sále, abyste se už usadili na svých místech. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Jaroslava Holíka. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Jestliže tomu tak není, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno 150 poslanců, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 4. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jaroslava Holíka.

Z členů vlády se omlouvá předseda vlády Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Jiří Havlíček z pracovních důvodů, Milan Chovanec zdravotní důvody, Michaela Marksová od 16 hodin pracovní důvody, Stanislav Štech pracovní důvody, Dan Ťok do 15 hodin pracovní důvody, ale pana ministra tady vidím, takže omluva se ruší. To je pro tuto chvíli vše, co se týče omluv. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Ještě jednou vás poprosím o klid, protože těch změn je tam vícero. Nejdříve škrtněte si prosím bod číslo 2 návrhu pořadu, sněmovní tisk 5, léčiva, který byl již projednán na 3. schůzi Poslanecké sněmovny, a je tudíž neprojednatelný o tomto se nehlasuje. Dále vás poprosím vyřadit bod 21 z návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 1 státní závěrečný účet.

Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, sněmovní dokument 46; Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny; Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací;

A navrhuje se tento postup: Dnes, v úterý 12. prosince, jako první body projednat volební body 10 až 20 návrhu pořadu.

Poté projednat bod 3, což je sněmovní tisk 12 podnikání v cestovních ruchu, zákon 1. čtení, bod č. 4, sněmovní tisk 11 změny Rotterdamské úmluvy, smlouva 1. čtení, a nový bod sněmovní dokument 46 zřízení vyšetřovací komise OKD.

Jako čtvrtý bod projednat bod 1 návrhu pořadu, sněmovní tisk 2 státní rozpočet, 2. čtení. V úterý 19. prosince bychom jako první bod jednání projednali bod 5 návrhu pořadu, sněmovní tisk 2 státní rozpočet, 3. čtení, a dále bychom projednali body, které souvisí s projednáním státního rozpočtu.

Všichni jste si to pozorně vyslechli a nyní se ptám, zda má někdo zájem se k navrženému programu vyjádřit, případně navrhnout některé body. Já v tuto chvilku registruji přihlášku pana poslance Leo Luzara, kterému tímto dávám slovo k návrhu pořadu schůze. Pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 6.